Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v jednání schůze. Pan navrhovatel a ministr financí Zbyněk Stanjura je již přítomen. Zároveň vidím i zpravodaje výboru pro zdravotnictví, je také na svém místě. Ještě než předám slovo v obecné rozpravě, dovolím si přečíst jednu omluvu, která teď dorazila. Nyní jsme v obecné rozpravě a já bych poprosila, aby přišel pan poslanec Jiří Mašek, který byl již přerušen ve 13 hodin. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v první části svého vystoupení jsem se snažil zopakovat důvody, proč zdravotnictví potřebuje dostatek financí, a ty důvody, které jsem zde zatím uvedl, byly, že bylo potřeba se dostat na vyšší procento HDP, konkrétně ze 7 na 10 % v průběhu několika let, což jsme dokázali, a argumentoval jsem tady, že je potřeba toto procento udržet. Mluvil jsem tady o tom, že jsme resort zdravotnictví za minulé vlády učinili transparentnějším, čili nešlo nám pouze o to tam nalít peníze, ale zároveň hlídat, za co jsou ty peníze utráceny. Mluvil jsem zde o sdružených nákupech nemocnic, oddlužení některých nemocnic, o úhradových vyhláškách, o tom, že se podařilo opakovaně dosáhnout v dohodovacím řízení naprosté shody mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče. Zmínil jsem tady platy a personální situaci s tím, že se nám 2,7krát podařilo zvýšit platy lékařů a 1,6krát zvýšit platy sester, a stalo se to určitým stabilizačním prvkem s tím, že samozřejmě to není jediné opatření.

Zase velké náklady do zdravotnictví. Prosadili jsme úplně první zákon, který rozvíjí elektronickou komunikaci ve zdravotnictví s účinností od 1. ledna 2022 a díky němu bude možné bezpečně elektronicky sdílet data mezi poskytovateli zdravotní péče, pojišťovnami i pacienty, čímž se sníží administrativní zátěž zdravotníků. A o to také jde, odbřemenit zdravotníky od zbytečné administrativní činnosti, aby měli více času a kapacitu v péči o pacienty. Pacienti budou mít rychle a jednoduše dostupné informace ze své zdravotnické dokumentace. Funguje již také sdílený lékový záznam pacienta, díky kterému lékař ví, jaké léky pacient užívá, a může mu tak lépe nastavit a hlídat jeho léčbu a hlídat nežádoucí interakce.

Zřídili jsme národní informační portál s ověřenými informacemi ze zdravotnictví na jednom místě a pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, kde občané najdou informace o nemocech, zdravé výživě, očkování. Kupodivu i na to jsou potřebné peníze. A konečně jsme zpřístupnili data Ministerstva zdravotnictví i Státního ústavu pro kontrolu léčiv, což zvyšuje informovanost veřejnosti o kvalitě, výkonnosti a dostupnosti zdravotnictví. Kvalitu péče, jak o ní tady mluvil i pan profesor Špičák, prostřednictvím paní předsedající, pokud jde o počty výkonů a jejich výsledky mezi zdravotnickými zařízeními, jsme již začali měřit.

A spolupracovali jsme na tom opozice i koalice v rámci zdravotnického výboru společně.

Do léčby a prevence onkologických onemocnění jsme nasměrovali 10,5 miliardy korun a dalších 14,5 miliardy korun se podařilo dojednat z evropských fondů.